Naime, u svrhu smanjenja i ukidanja administrativnih obveza poduzetnika je, radi rasterećenja njihovog poslovanja, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike je u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva tijekom 7. i 8. mjeseca 2018.g. je provelo opsežno istraživanje naših zakona. Ova mjera ima podlogu u nacionalnom planu reformi Vlade RH. Rezultati tih mjera su pretočeni u akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019.g. gdje je izmjena Zakona o zaštiti prirode u ovom smislu kao što danas raspravljamo, jedna od mjera tog plana, određeni su brojni sastanci i ankete s gospodarstvenicima koji su ispunjavali ankete s pitanjima za svaku propisanu obvezu iz zakona, dakle koliko troše vremena i novaca po pojedinoj radnji iz obveze i za ukupnu obvezu koji rang zaposlenih to radi, vrijeme je kasnije iskazano kao novac koliko troše na slanje, printanje dokumentacije, podnošenje zahtjeva, angažiraju li posebne tvrtke za izradu projekata, slanje dokumentacije i podnošenje zahtjeva itd., dakle išlo se je do svih detalja u tim analizama. Za sve je izračunat ti novčani ekvivalent kao trošak. Zatim se prema dostavljenim podacima iz upravnih tijela županije, iz našeg informacijskog sustava procijenio godišnji broj predmeta prema administrativnim tipovima zahtjeva. Za zakone iz područja zaštite prirode nije utvrđena nekakva šira mogućnost rasterećenja, a provođene su ankete i sve obveze su popisane iz Zakona o zaštiti prirode, osim za obveze po čl. 23. i čl. 143. Zakona o zaštiti prirode koji jesu predmet, dakle ovih izmjena. U predmetnim izmjenama pri ishođenju akta za građenje, što je vrlo bitno, ukida se obveza utvrđivanja uvjeta zaštite prirode za zahvate, dok obveza izdavanja potvrde ostaje samo za manji broj zahvata koji prolaze postupak glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu i za koje se provodi postupak procijene utjecaja na okoliš. Navedene obveze ostaju za zahvate u zaštićenim područjima, dakle izmjene čl. 23. se odnose isključivo za zahvate izvan zaštićenog područja. Dakle, predloženim izmjenama čl. 23. zakona ukida se obveza ishođenja uvjeta zaštite prirode za sve zahvate za koje je potrebno ishoditi akt za građenje, a potvrda na projekt se izdaje samo za zahvate za koje se provodi postupak procijene utjecaja na okoliš ili glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, npr. za zahvate rekonstrukcije infrastrukturnih sustava kao što su ceste, vodovodi, plinovodi, naftovodi i drugo, građevine za uzgoj stoke i drugih životinja, uzgajališta školjaka itd., kada se provodi postupak ocijene o potrebi procijene utjecaja na okoliš i dobije rješenje da za zahvat, za taj zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahtjev prihvatljiv za ekološku mrežu, više neće biti potrebno ishoditi uvjete zaštite prirode, niti ishoditi potvrdu projekta. Također, uvjete zaštite prirode više nije potrebno ishoditi za zahvate za koje je proveden postupak procijene utjecaja na okoliš i glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu s obzirom na to da su oni već sastavni dio dobivenih rješenja u tim postupcima, ali je za njih i dalje potrebno ishoditi potvrdu, npr. ako je za zahvat izgradnje autoceste proveden postupak u procjeni utjecaja na okoliš ili glavne ocijene i dobiveno rješenje o prihvatljivosti zahvata, tada je na glavni projekat potrebno ishoditi samo potvrdu, kako bi se provjerilo da li su mjere i uvjeti iz rješenje kvalitetno ugrađene u konačnu projektnu dokumentaciju što bi bilo na neki način i logično. Za zahvate unutar zaštićenih područja kao što su nacionalni park, park prirode, poseban rezervat, strogi rezervat, regionalni park, značajni krajobrazi i drugo, ostaju i dalje iste obveze, dakle uvjeti zaštite prirode i pod, zaštite prirode i potvrde, al je čl. 143. usuglašen sa odredbom čl. 23. u smislu nomotehnike odnosno njihovog postupovnog usuglašavanja. Dakle, konačno time se provodi mjere za administrativno rasterećenje sukladno akcijskom planu za administrativno rasterećenje gospodarstva, a po našoj procijeni iznos rasterećenja za gospodarske subjekte ovim izmjenom čl. 23. u smislu manje papirologije itd. oko izrade zahvata jeste negdje oko 650.000,00 kn godišnje, što predstavlja oko 30% smanjenja troškova gospodarskih subjekata u vezi ispunjavanja svih administrativnih obveza iz zakonodavstva u području zaštite prirode. Istodobno, zakonom, ovim Zakonom o zaštiti prirode se i usklađuje sa novim Zakonom o sustavu državne uprave, što smo svakako bili dužni i uraditi.

Dakle, ovo je suština ovoga izmjene Zakona o zaštiti prirode i mijenja se dakle samo članak 23. gdje smo nastojali administrativno rasteretiti gospodarstvo u poduzimanju određenih zahvata na prostoru, izvan zaštićenom prostoru. Dakle vrlo kratko. Mi kad ovdje govorimo o uvjetima možda ono što je najbolje javnosti poznato a to je studija utjecaja na okoliš koja je uvijek kao jedan potreban akt koji je bitan za bilo kakve zahvate u prostoru. Sada ono što mi ovdje radimo, zanima me točno dakle ta studija ako sam dobro shvatio ona zapravo bi se ukinula obveza bilo kakvog ishođenja uvjeta kod onih mjesta koji su ranije već određeni da nemaju potrebe pri podnošenju zahtjeva. Znači kada govorimo o tom konkretnom članku 23. koji bi ajmo reći više administrativno rasteretio i ono što je bitno iz ovog materijala da mi ne time ne dovodimo u pitanje bilo kakvu nivo, smanjivanje nivoa razine zaštite okoliša. Znači kod obuhvata, kod onih zapravo građevinskih dozvola koje idu u neki obuhvat prostora gdje je to predviđeno, tamo ide ali me zanima samo kod ovih manjih što ste rekli članak 23. da li ima ikakvih potrebnih dodatnih još dokumenata koje treba prilagati. Dakle suština je da za one zahvate koji su u postpuku prethodne ocjene, koji su ocjenjeni kao prihvatljivi za ekološku mrežu ovom izmjenom članka 23. ukinula bi se obveza utvrđivanja uvjeta zaštite prirode što je bio vrlo složen i kompliciraniji postupak od ovog prethodnog.

Poštovani državni tajniče, dobro je da ovim zakonom idemo ka ubrzavanjem procedura izdavanja dozvola za građenje a s druge strane da se i štiti priroda i ekološka mreža. Ono što je ključno pitanje a to je stanje na terenu, pogotovo kad se čestice na koje se planira graditi nalazi na rubnom području nekog zaštićenog prostora ili zaštićene prirodne, kulturne ili neke baštine i činjenica da tu opet teret padne na jedinice lokalne samouprave koje moraju onda sređivati ako je dio čestice u građevinskoj zoni a dio u zaštićenoj zoni, to pada na njih.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. I prvi će u ime Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa. Kolegice i kolege, kad govorimo o zaštiti prirode kao o onome bogatstvu i resursu koje naš narod ima a najmanje je u korist hrvatskoga naroda to je vidljivo na brojnim ranama u RH, ranama ekološkim gdje je doslovno došlo do ekocida. O tim brojnim sam i govorio ovdje pa možemo krenuti od Plitvičkih jezera, otvorene kanalizacije, možemo krenuti dole na Crno brdo u Zadarskom zaleđu gdje jednostavno je odložena troska i Europski sud je čak presudio da je Hrvatska, da je to otrovni otpad da treba to sanirati, da ne može stajati u naseljenom mjestu gospodine Horvat to sam vam govorio tisuću i jadan put, nikoga nije briga i sad kad je sud presudio onda sad nekakva panika. Znači otpadna mafija radila je dolje svoje, industrijska troska je na tome mjestu, rana ekoloških na brojnim mjestima, štetnih projekata na brojnim mjestima i zaštita prirode mora biti ključ kako našeg mora, tako i našeg kopna, zbog toga moramo proširiti i jurisdikciju na more. A ovdje gdje se radi o građevinskim dozvolama, smanjenju ovom onome, vjerujte mi da je to vrlo značajno i bitno raditi na tome ali trenutno je u prostoru kaos. U prostoru je kaos. Ja smatram da je priroda ono što treba održivi razvoj, znači održivi razvoj za opstanak ovih ljudi, poglavito mi kao turistička država a sve ono što se eksploatira da treba eksploatirati u korist građana RH i razvoju RH što nije, što nije. Ja sam kao aktivist 2007. godine morao voditi borbe, imam sudske procese, tužen sam zbog toga šta je u slanim stijenama uz pritoke rijeke Cetine u mjestu Sukačka rakašica u rudokop se namjeravalo odložiti troska iz Dugog Rata preko Mladinea ili kako li se već zvao i te ekipe. Spriječili smo im ali kako smo mi spriječili? Spriječili smo, mi smo sa organiziranjem prosvjeda, 7 godina tužbi, blokada cesta, na kraju se uspostavilo da su te troske otrovne temeljem opasne po naše ljude. Troska uz pritok rijeke Cetine najveće bogatstvo. Sve se svelo na eksploataciju naših krajeva, sve.

Ja sam rođen uz rudokop i znam šta je taj rudokop. Te krvave rane, evo govorit ću o Cetinskom kraju, ja jesam za to ne mogu ja reć da se ne treba vadit, ekspolatirat, ali međutim isključivo samo eksploatirati na štetu i ne, znači ugrožavamo uvjete življenja tih ljudi, ja sam rođen uz taj rudokop, ima ih više 3, 4 oko mene u blizini, al kad je sanacija u pitanju gospodo što je obaveza investitora pretvori se u divlje deponije, pa čak evo nedavno u Brnazama po Anti Mandacu heroju Domovinskog rata izgubljen u Brnazama je se pretvorilo, proglašeno je sportskim središtem po imenu gospodina Mandaca pokojnog, heroja, na kraju je postalo divlje odlagalište. Tako na brojnim mjestima. Ja sam rođen uz rudokope i jedino što smo bili eksploatacijsko poje, ništa se narodu nije vratilo. E sad, svi se pitaju šta je Miro obuka, šta znači „Ne dajmo Gredu“ Ne dajmo Gredu“ je jedna inicijativa koja je prikupila već 3.000 potpisa u vrlo kratkom vremenu, inicijativa je iz sela Glavica kod Sinja, najveće selo u RH koje nema status općine ni grada, susjedno moje selo. Zajedno smo bili dosada u brojnim akcijama da bi spriječili i odlaganje smeća iz Vrgorca, na štetu Vrgorčana, u Sinj, štetan jedan, vašeg ministarstva, jedna štetna odluka koja je katastrofalna i za zrak i za prirodu 100 km ovaj prevoziti prijevoz, a sad smo dovedeni u poziciju da u Glavicama koje su prepoznatljive po proizvodnji glavičkoga kupusa, u Glavicama gdje je prepoznatljivo, evo ja ću vam reći imena ljudi koji su iz Glavica, Marko Veselica, nedavno je na moj prijedlog i bista otvorena u Sinju jednom legendi hrvatskoj, borcu za Hrvatsku samostalnost, evo bivši premijer također. Imamo brojnih ljudi koji su iz tih područja. Glavički kupus se proizvodio, sada u smradu u tome dijelu imamo jedan rudokop koji se eksploatira i koji je to područje ugrozio. E sad postoji jedna prekrasna greda od mulike kamene i naravno netko je bacio oko da bi to tribalo ispilati, blizu je rijeka Cetina, tu su blizu ljudi, imamo izvore, imamo endemske vrste bilja i to je područje dobro za i razvoj turizma i poljoprivrednu proizvodnju i može se živjeti od poljoprivrede ako je se, međutim vidimo trenutnu situaciju da se sve što imamo ulaže samo u eksploataciju. To područje ima, ja sam dao i amandman cestu državnu kroz svoje mjesto do Hana da se proširi taj most, a poglavito što djeca s toga područja idu, kanal je uz cestu, do je državna cesta, dao sam amandman da se napravi nogostup tim ljudima, 5.000 ljudi tu živi, te protiv. Ja izlažem ovo nezadovoljstvo što su tamo u ovoj građanskoj inicijativi sve političke opcije, nebitno HDZ, SDP, Miro Bulj, MOST, ćuprija, nije bitno tko, sve političke opcije. Zašto? Narodu je puna kapa eksploatacije i odlaska tih ljudi, pa ne može nekome tek tako pasti. Ja vjerujem da će ministarstvo ovo moje što sam rekao i sve ovo šta, da realizacija ovoga planiranoga projekta koja će znači devastirati to prekrasno područje, ugroziti uvjete življenja tim ljudima i jednostavno to mjesto nije za eksploataciju. Ja znam vjerojatno je tu kvalitetna muljika, vjerojatno ona dobro ide u Italiji, vjerojatno će imat se profit, al zaštitimo to područje poljoprivredno uz samu Cetinu. S lijeve strane su ovaj područje Čurlini gdje bi se tribalo privoziti, evo jedno ogromno naselje unutar grada Sinja. Jel grad Sinj nije gradić kao što netko misli, grad Sinj je centar Dalmatinske zagore, a Cetinska krajina ima više stanovnika od Lično-senjske županije. I ja bi odavde pozdravio te hrabre ljude koji su se organizirali i koji su već prikupili 3.000 potpisa i pozivam vas sve potpišite peticiju koja će sad biti na internetu. Ne dozvolite da nas devastiraju. Kužim investitora, kužim proceduru koja je pokrenuta još nije bila studija utjecaja na okoliš, neće proći, neće proći jer će bit tolki pritisak. Zato vas molim unaprijed zaustavite te štetne projekte, znam da su to ljudi koji su investitori, znam da je možda poneki investitor i vaš sponzor, ne znam nije sad to bitno, al zaustavite zbog naroda i opstanka tih ljudi. Ne ugrožavajte isključivo samo gospodine tajniče uvjete življenja ljudi u ovome slučaju u Glavicama. Vjerujem da će taj krajobraz Grede biti sačuvan i okolice, a time i kvalitetnije življenje stanovnika i svih ljubitelja prirode kojima je Greda omiljena destinacija za različite vrste aktivnosti. Ona je, ta Greda o kojoj pričamo, ona je neponovljivi krajobraz u kojoj obitava endemska biljka te bi je potencijalni kamenolom ugrozio. Taj je područje prirodni resurs, ti ljudi imaju pravo živjeti i opstati na tom području i nije sve kapital. Zbog toga što smo podredili isključivo i samo sve kapitalu i ovim štetnim projektima na području Cetinske krajine dogodilo se, i Zagore, dogodilo se da je 100.000 ljudi otišlo. Ja vam tvrdim, tvrdim da sa par, nekoliko razvojnih projekata, a ne ovih štetnih, to je brza cesta, spoj Cetinske krajine, spoj Imotski – Knin, a u ovome slučaju cetinski, Križice – Kukuzovac, da je to najpotentnije područje za život. Od Savudrije do Prevlake sve uvjete imamo, ali samo štetni projekti, štetni projekti.

Ako ste pogriješili devedesetih uvaženi tajniče, a nećete nas ukopavati 2019., nećete, ja vam to tvrdim i jamčim zbog tih 3.000 potpisa ljudi koja je moja obaveza da vam to rečem. I molim vas u ime naroda, tih potpisnika, tih građana koji su uzbuđeni, koji su uzrujani, koji ne mogu mirno spavati, koji se samoorganiziraju u borbi za očuvanje u ovome slučaju Grede svojih Glavica moga Sinja. Ono što sam ja morao raditi godinama kada sam otišao iz sustava vojske, pa čak dok sam bio u vojsci, morao sam po sudovima odati da bi zaštitio Cetinski kraj određene kritične točke. A nema za to para, bitno je da sliv moje Cetine proizvodi 40% hidroenergije, to je najbitnije za RH. I sada se sitili naravno točno u srid sela raditi rudokope. Nije to samo vaša odgovornost i lokalna politika i lokalna politika i županijska politika, prostorni planovi, ovo, nitko ne zna šta se ubacuje, šta se, isključivo, ja sam znao tada šta se događa. Ja znam da je isključivo postala Cetinska krajina Dalmatinska zagora eksploatacijsko polje, niti jedan projekat splitske vlade bilo koje vlade koja je došla nije riješila niti jedan problem u tom području, niti jedan, niti jedan. Ljudi žele normalne uvjete življenja, normalne uvjete života. Ja ne govorim ovdje protiv poduzetnika koji je pokrenuo proces, ja ne govorim protiv toga, ali govorim da bi Ministarstvo okoliša u području gdje imamo endemske vrste, di imamo izvore, di imamo krajobraz da bi tribali oni sakupiti to, vi bi morali imati to područje, bez obzira na lokalnu, regionalnu, državu pa vi bi to morali imati, a ne da ja moram sedam godina doli u svome selu boriti se da nam ne otruju dicu sa troskom i zdravstveno ugroze sedam godina u Slanim … bitka da bi na kraju pobijedio. Ma šta mene briga za Mladineom i njegovim parama, šta mene briga za otpadnom mafijom, mene to ne interesira. Mene interesira narod, moj narod u tom području i dok sam u ovim klupama ovako ću govoriti. Možda je ova poruka vama minorna, ništa ne znači Greda. Znate koliko znači tim ljudima u Sinju, Cetinskoj krajini ovake ekološke rane koje su ostavljene? Jel uvijek investitor morao bi iza eksploatacije sanirati to i to je obaveza. Jesu sanirali? Nisu. Niste nam riješili deponij u Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje imamo građevinski otpad di odlagat, to nikoga nije briga. Ali naravno da ćete vi to napraviti, ali bit će u svrhu opet privatnih interesa. Sanirajte nam rudokope, poravnajte ih ili unutar napravite nešto da je razvojno. Nebriga nikoga, pisao sam godinama o tome, govorio, upozoravao jel živim tu i planiram umrit tu i najsritniji bi bio da moja sva tri sina ostanu tu kao i tuđa dica, to su naša dica od drugih ljudi da ostanu tu živit, vjerujte mi.

Spominjat se i svađat se oko toga je besmisleno ako ne uredimo RH jel nije dovoljno samo polagati cvijeće da se nekome u grobu kosti okreću kada vidi ko polaže i šta je se napravilo od Hrvatske. Mi imamo obavezu zbog tih ljudi koji su dali živote, suboraca mojih, vaših koji ste bili tih godina graditi Hrvatsku na održivom razvoju, na opstanku ljudi na tom području, a ne isključivo nas držati kao eksploatacijsko polje. I zato još jednom, potpišite ovu peticiju, objavit ću i ja na Facebooku, ne dajmo Gredu, isključivo potporu malom čovjeku, čovjeku koji bolje osjeća prirodu i život na tom području nego mi iz ovih fotelja ovdje.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče Horvat sa suradnikom, kolegice i kolege saborski zastupnici. Pred nama se nalazi Zakon o zaštiti prirode odnosno izmjene ovoga zakona. Ono što je bitno za naglasiti da priroda i dijelovi prirode od interesa za RH uživaju i njezinu osobitu zaštitu. U RH je uspostavljen zakonodavni i institucionalni okvir kojim se provode aktivnosti očuvanja bio raznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Također uspješno je provodi povezivanje i usklađivanje državnog sustava s međunarodnim sustavom zaštite prirode. Upravne i stručne poslove zaštite prirode obavlja ministarstvo i upravna tijela jedinica područne ili regionalne samouprave nadležno za poslove zaštite prirode, dok stručne poslove zaštite prirode obavlja Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. Zakonom o zaštiti prirode propisano je ishođenje uvjeta zaštite prirode i izdavanje potvrda za zahvate za koje je sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje potrebno ishoditi akt za građenje. Iz toga proizlaze obveze gospodarskih subjekata da Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dostavljaju zahtjeve za ishođenje navedenih uvjeta i potvrda zajedno sa glavnim projektom ili idejnim projektom zakona. Vlada RH je donijela svoj akcijski plan za rasterećenje gospodarstva i upravo ovime ćemo ispuniti obveze iz navedenoga plana i provesti mjere iz nacionalnog programa reformi te će se gospodarskim subjektima olakšati poslovanje, smanjiti troškovi ali ono što je najvažnije da razina zaštite prirode neće se smanjiti. Ovim izmjenama zakona predlaže se značajno smanjenje broja zahtjeva gospodarskih subjekata za ispunjenjem navedene obveze iz zakona s obzirom na to da su troškovi veliki, budući da su svi zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost s područja ekološke mreže prolaze postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i za većinu tih zahvata odnosno za one zahvate koji su u postupku prethodne ocjene, ocjenjeni prihvatljivima za ekološku mrežu i upravo izmjenom Članka 23. ukinula bi se obveza utvrđivanja uvjeta zaštite prirode. Istodobno obveza izdavanja potvrde ostala bi također samo za manji dio zahvata odnosno za zahvate koji prolaze postupak procjene utjecaja na okoliš i postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i postupak utvrđivanja prevladajućeg javnog interesa i odobrenje zahvata uz kompenzacijske uvjete. Zakon o zaštiti prirode definira zaštićeno područje kao geografski jasno određen prostor koji je namijenjen zaštiti prirode i kojim se upravlja radi dugoročnog očuvanja prirode i pratećih usluga ekološkog sustava. Izmjena ovog zakona u odnosu na zaštićena područja nalazi se u Članku 143. koji se mijenja zbog jasnog odvajanja postupka za zahvate u zaštićenom području za koje je sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje potrebno ishoditi akt za građenje, a ne radi se o zahvatima za koje ministarstvo ili tijelo područne samouprave nadležno za poslove zaštite okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš i postupak glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i utvrđivanje prevladajućeg javnog interesa i odobrenje zahvata uz kompenzacijske uvjete tj. za koje se izdaje potreba. Ono što je važno naglasiti kada govorimo o ovome zakonu da bi upravo ovim izmjenama ušteda gospodarskim subjektima prema procjenama iznosila negdje oko 650.000 kuna godišnje što predstavlja smanjenje u iznosu od 30% troškova za ispunjenje administrativnih obveza po pitanju zaštite prirode. Pogodnosti se osim na naše gospodarstvenike i investitore odnose i na ministarstvo i njegove kapacitete koje kao i one u tijelima županija ovime rasterećujemo. Ovim zakonom olakšava se poslovanje, smanjuju se troškovi, a zaštita se ne smanjuje budući da je osigurano provođenje postupka prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te ocjenom prihvatljivosti planskih dokumenata za ekološku mrežu i ugradnjom uvjeta zaštite prirode u planske dokumente.

Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani dopredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, dakle evo još jedna izmjena Zakona o zaštiti prirode, ja ću vam reći u startu dobra izmjena, znači mislim da se s ovim značajno smanjuje procedura i da je ovo dobro. Ali evo ja ću ovdje upozoriti na jednu stvar o kojoj sam zapravo već prije govorio, a jako je jednostavna. Dakle, mi ovdje govorimo, znači Članak 3. odnosno Članak 143. propisuje da za zahvate na zaštićenom području za koje sukladno posebnim propisima iz područja prostora uređenja, bla, bla, bla, znači odgovorne ili ministarstvo za zahvate na području posebnog rezervata i nacionalnog parka ili parka prirode ili javna ustanova nacionalni park ili upravno tijelo županijsko je li, znači upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove …/nerazumljivo/… tako to tijelo zove. I sad ono pitanje koje je logično, evo to ja ovdje sam pitanje postavljao već, ja ću reći desetljeće postavljam. S obzirom da postoje županijske ustanove za zaštitu prirode zašto one ne donose to rješenje, zašto se to prebacuje opet nazad na županijski odjel? Ili jedno ili drugo. Znači uopće se postavlja pitanje čemu svrha postojanja javnih ustanova i upravnog odjela istovremeno? Da sam ja zakonodavac, ja bi smanjio nešto. Ili bi ugasio javne ustanove županijske i ovlasti koje ima županijska javna ustanova prebacio na, direktno na županiju kroz upravni odjel, uštedio bi ravnatelje, tajnike itd., velika ušteda, ne mala. Ili suprotno ove poslove koje danas obavlja županijski ured, znači upravni odjel za zaštitu okoliša prebacio na javnu ustanovu kad već postoji. Znači, stvar je jednostavna, ovdje imamo jednostavno dupliranje i sad imamo jednu korespondenciju, govorim iz prve ruke, jednu korespondenciju koja nije potrebna između upravnog odjela i javne ustanove. Čemu? Ako je javna ustanova tijelo koje je stvorilo i nadležno je županiji, ona je osnivač i odgovara ministarstvu, čemu još napraviti još jedan trokut, upravni odjel komunikaciju, ja tu stvarno ne vidim svrhu. Dakle, stvarno ne vidim svrhu i evo ga moja je preporuka da se to, da se ta korespondencija smanji, da se ubrzaju ti procesi, a to dopisivanje traje nažalost i mjesecima. Ima naravno boljih pročelnika i lošijih pročelnika, boljih ravnatelja i lošijih ravnatelja koji su ažurniji, ali ovo traje jako dugo. Dakle, ja znam da ovo nije lako riješiti, ali ovo je jedan radikalan rez koji je logičan, znači ili jedno ili drugo. I sad još jedna stvar koja nije direktno prijedlog ovog zakona, ali evo ja ću se malo nadovezati. Uvijek sam spominjao i opet ću spomenuti, govorimo o zaštićenim prirodnim područjima, stručne podloge, stručne podloge ljudi moji ne postoje. Dakle mi govorimo da je nešto zaštićeno, a nemamo pojma na osnovu čega.

Dakle mi štitimo nešto na osnovu jednog papira koji je 300 puta fotokopiran, pitanje je gdje je original danas, jedan jedini papir i stavili smo to u zaštićeno prirodno područje, a da nitko već 45 godina nije rekao o čemu se radi. Dakle imamo značajne krajobraze, jednu široku kategoriju zaštite, konkretno evo ja ću biti primjer Šibenika ali ne samo Šibenika imate 100 primjera gdje danas u značajnom krajobrazu gdje je glavni fenomen borova šuma, imamo izgradnje stambenih naselja, gradi se trenutno u Šibeniku 300 stanova. Nije ovo šibenski problem, ovo je generalno problem jer ti ljudi imaju građevinsku dozvolu to je u građevinskom području, a značajni je krajobraz.

Moj prijedlog je, moj prijedlog je stvarno da se konačno, ali to mora biti prioritet svih prioriteta, naprave konačno stručne podloge. Prva stvar kod stručnih podloga je striktno definirati granicu zaštićenog prirodnog područja. Ako treba reducirat, pa reducirajmo ljudi moji.

Znači imamo jedan opći kaos, a s druge strane ovisno o pročelniku i o ravnatelju u nekom zaštićenom prirodnom području iste kategorije će se cjepidlačiti, gledat će se čovjeku jeli pokosio masline jer će reći ovo je zaštićeno prirodno područje ti ne možeš kositi masline, tamo ne znam nalazi se Dalmatinski okaš, npr. leptir ili ne znam ja što već, štoli već. Imamo nepotrebnu korespondenciju između ova tri znači županija, upravni odjel, ministarstvo, skratimo za jedno, nešto pripojimo nečemu, imamo višak tu, to stvarno nije smisleno A druga stvar je i to sam evo već peti put govorim sa ovog mjesta i reći ću vam i sljedeći put kada budete ovdje, stručne podloge moraju biti prioritet jer bez stručnih podloga u svim kategorijama zaštite od značajnog kraja, parkova arhitekture, park šume, bilo čega one moraju biti temelj temelja, granice prije svega, a onda pravilnik o unutarnjem redu i sve što ide, ali to eto znate kao ja. A ovo pozdravljam, ove odluke, glasovat ću za ovaj prijedlog zakona. Sljedeći klub zastupnika je onaj HNS-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Stjepan Čuraj. Izvolite. Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Samo na početku ću se osvrnut malo na brojnost kolega u sabornici, ali ne sa ciljem onog tako dobro i ovdje toliko puta izrečenoga populizma, kako eto sada nikog nema, kako je ovo briga zapravo za neki okoliš, kako ovo pokazuje kako kolegama nije stalo itd., itd. što smo imali puno puta čuli, pogotovo od strane oporbenih zastupnika, uzgred rečeno sada nema ni kolega iz MOST-a, SDP-a, GLAS-a i nije možda ni potrebno da su tu ako već rade neki svoj posao jer ovdje imamo jedan izuzetno dobar zakon koji očigledno oni smatraju da ne mogu nešto promijeniti, ne mogu svojom raspravom nešto sudjelovati i donijeti neku dodanu vrijednost. Meni bi bilo draže da je tu malo više ljudi, ali kada onda slušamo takve prozivke sa strane kada se govori o izjašnjavanju amandmana gdje ima samo pravo govora predlagatelj i ona osoba koja je podnijela amandman, onda ja pitam čemu prozivanje osim dobivanja jeftinih populističkih poena. I to vam je to, podilaženje javnosti jel i onako javnost ima loše mišljenje o nama i onako tu nikad niko ništa ne radi, nema, bolje da nema itd. Nije istina, tako svugdje u društvu tako i ovdje, ima ljudi koji rade svoj posao i oni su zapravo i u većini iako se to možda ne vidi uvijek u No da se vratim dalje na točku dnevnog reda. Najjednostavnije, mi imamo nešto što se zove ukidanje apsurda ove države. Mi danas smo krenuli pod nazivom administrativnog rasterećenja koje ima i financijske razmjere, dakle to je procijenjeno oko 670.000 ili 600.000-njak tisuća kuna godišnje određenih taksi, biljega, administrativnih pristojbi koje su ljudi plaćali na što? Na ono kako su kolege objasnile, kada izdajete, kada podnosite zahtjev za izdavanje građevinske dozvole vama sva javnopravna tijela moraju se usuglasiti sa vašim prijedlogom. Sada od ove godine izmjenom ovog Zakona o gradnji to one radi po sili zakona u roku od 15 dana ako se ne očituju smatra se da je šutnjom administracije je sve prihvaćeno. I vi ste tako dobili pozitivno mišljenje na vaš inicijalni zahtjev, ali ne, tu nije bio kraj. Onda ste morali ponovo ići u ministarstvo odnosno u nadležni ured i tražiti utvrđivanje uvjeta zaštite prirode i oni još jednom to ponove ono što su već rekli i usuglasili se. I taj papir ste morali platiti. Kome, zašto nikom nije bilo jasno odnosno sada je vrlo jasno da je ovo način kako bi zapravo sve stvari trebali rješavati u procedurama, u administraciji, u poslovanju građana sa državom odnosno korištenjem tog javnog servisa za građane, što država jest. Javni servis koji mora biti efikasan, mora biti ekonomičan, a u ovom slučaju do sada, a ovim prihvaćanjem ćemo napravit jedan mali korak prema tome, nije bio sigurno efikasan i ekonomičan kad ste vi morali dva puta u istome, a još nam kažu stalne pravne uzrečice iz doba Latina odnosno Rimljana „ne bis in idem“, dakle ne dva puta o istome, ali to je kod nas postalo jedan larpurlartizam dakle samo sebi svrha svojstvena da svako tijelo državno mora imat neku svrhu i mora ono lupit neki svoj pečat na određeni dio jer time on ima svoju svrhu. A kad mu daš neki nivo odgovornosti onda svi dižu ruke, to nije moje. Kada treba zbilja nešto napravit, preuzet određeni dio odgovornosti i reći ja, da ja ću dat tu dozvolu ja ću donijeti tu presudu, ja ću dati, procijeniti tu studiju utjecaja na okoliš, odobriti ju bez obzira koliko god se u javnosti bunilo onda se svi izmiču, e onda ne bi ja preuzeo odgovornost možda za koju sam i plaćen. No, ovime prije svega tim Člankom 23. koji je zapravo kad sam gledao malo u materijalima doslovce tri riječi izbacuje, dakle doslovce se kaže tamo da treba potvrda i da ne treba više utvrđivanje uvjeta zaštite. Znači tri riječi koje izdaje odnosno uvjerenje nije potrebno, dakle tri, četiri riječi smo maknuli, te tri, četiri riječi su koštale naše gospodarstvenike 100-tine i 100-tine tisuća kuna godišnje, vremena, čega sve ne, za nešto što se već netko usuglasio u prostoru koji nije obuhvaćen kao zaštićeno područje, a to smo rekli, državni tajnik je vrlo dobro rekao, 90% svih takvih zahtjeva su upravo za ta područja koja nisu u zaštićenim područjima i mislim da ovime smo napravili nešto što treba apsolutno krenuti dalje raditi u svim segmentima javnog servisa prema građanima gdje se država pojavljuje. Dakle, nepotrebno kad ovako to sumiramo dobijete dozvolu javno pravnog tijela odnosno izda potvrdu i onda s tom potvrdom se još treba ići dobivati uvjerenje da je to sve u redu. A da bi dobili tu potvrdu to isto tijelo je moralo usuglasiti s time. Nonsens koji je bio sam po sebi ovako kad se razloži zbilja neshvatljiv, ali to vam je dame i gospodo, nažalost ne izuzetak nego pravilo i ja ovdje čestitam i nadležnom ministarstvu što su to prepoznali krenuli s time i to sigurno nije izdvojeni primjer i to je ono što je dobro. Ovo nije izdvojeni primjer, ovo je očigledno, imamo mi još takvih i zato pozivam i ostala i ministarstva i razna tijela da se uključe upravo u ovakav način rada, da se sreže administracija, da se smanji broj odlazaka, obilazaka šaltera, nekog se čeka i znat ono što nam bude, netko je na bolovanju, na godišnjem, pa tko to radi, ne znam, negdje predmet stoji, ta osoba nije tu, pa čekamo nepotrebno, nekome se slučajno stavila ispod na dno ladice ili ispod papira negdje itd., itd. Dakle, digitalizacija je ono zbilja što je presudno, što nam omogućava ubrzanje, efikasnost, ekonomičnost, dakle i to da mi pratimo kako taj javni servis radi prema našim građanima i da ih tim sukladno tom i ocjenjujemo i vrednujemo i dajemo im zasluženi status u društvu koje oni zapravo i trebaju dobiti, ali prvo moraju isporučit rezultat. Naravno Klub HNS-a će podržati ove izmjene i pozdravlja ih kao jedne od rijetkih onih ministarstava koji su pristupili i tom akcijskom planu, uz ministarstvo prije svega graditeljstva i pozivam sve ostale da u slijedećih godinu dana još puno ovakvih zakona imamo i neovisno o broju prijavljenih za raspravu ili kad je nešto dobro onda je malo teže reći ljudima vidi ovo dobro radite pa bolje ne dođu ovdje, ali neka tako bude i ako treba svi da ne bude nikoga, samo da dobre stvari radimo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu kojom će se govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa. U ime kluba sam govorio o određenim problemima, ekološkim ranama u RH jednostavno moramo gledati održivi razvoj jel mi smo i turistička država, mi moramo brinuti o tome, a naravno da bilo kakav, koji zakon koji donosi bilo kakvu izmjenu na dobro, da triba podržati. Međutim, nema tu dobra od Ministarstva graditeljstva dok bazne stanice se postavljaju gdje im se god padne napamet.

Kužite, imamo mi ogroman problem u RH šta pogodujemo određenim skupinama i to je problem, to je problem. Zašto bi teleoperateri u RH imali 42% dobit, a u Njemačkoj 20% I naš još hvali kako je to dobro jel, to je prvo. Drugo, ja bi na kraju još jednom pozvao vas sve objavit ću da ekološke rane na području Hrvatske od Plitvičkih jezera, od Nacionalnog parka Krka tj. evo vidim ugrožena je i rijeka Krka od ulja il čega sve ne uz samu tvornicu Tvik, bivšu tvornicu Tvik, jel sada ne znam Div il kako li se zove, da moramo napraviti sve da zaštitimo naš, prirodu, naše vode, moramo napraviti to da nemamo centar za gospodarenje otpada takve kakve imamo, moramo sve učiniti da ne privozimo otpad po 150 km i štetimo i prirodi i okolišu i zraku sa starim kamionima jer jednostavno financijski kapaciteti ni Vrgorca, ni Sinja il ne znam kojeg drugog grada nema toliko novca i brojne štetne odluke je donijelo Ministarstvo okoliša. Ja se nadam da će centar za gospodarenje otpada, poglavito ove rane gdje ne mora biti isključivo samo krivnja Ministarstva okoliša, ali iskustvo koje meni seže u moju borbu protiv odlaganja opasnog otpada u rudokope uz rijeku Cetinu u mome selu, kao izmjena sanacijskog materijala u sanaciji određenih eksploatacijskih polja, vidim da tu ima puno otpadne mafije i puno kikirikija ali kome. Znači, ono šta su uvjeti življenja na tim područjima tribamo iskoristiti kao prednost, a ne samo, za bolje uvjete življenja, a ne to pretvarati u to da samo određene elite eksploatiraju ta područja, nemajući ništa protiv ljudi koji žele se baviti, nama triba i građevinski materijal, ali zna se da to ne može biti u naseljenom mjestu, da ima na drugim područjima zato što su već ceste njima napravljene koje će oni koristiti, znači jednostavno moramo se posvetiti ekološkoj proizvodnji, što može bit u ovome slučaju, evo, još jednom moram reći, ne dajmo Gredu, to je, radi se o Glavicama, moram reći da je već 3 tisuće potpisa prikupljeno u vrlo kratkome roku. Moramo naglasiti da taj narod Glavica, cetinskog kraja i sad već šire, brojni znanstvenici daju potporu, da se zaustavi u biti realizacija takvih projekata jer trajno i nepovratno devastiramo naš okoliš, naše prirodno okruženje, našu prirodu na štetu uvjeta življenja. Rekao sam, Glavice su selo veće od brojnih općina i gradova, 4 tisuće stanovnika, najveće mjesto. Pa bivši premijer Milanović je iz toga mista i brojni… Vlado Veselica, brat od Marka Veselice, također, brojni ljudi su iz tih krajeva i iz tih krajeva se iseljavaju. Jednostavno se pretvaramo u eksploatacijsko polje. Evo, kad je kolega Šuker se sitio Vlade Veselice, ja sam dao amandman, vi kad idete u Livno, idete tom cestom prema Bilom Brigu i ... [[Govornik se ne razumije.]] Niste ga podržali, nemaju nogostup djeca kad idu u školu, a puno prometa je onde, državna je cesta i kanal je sa strane koji nije natkriven. Znate li koliko se života tu izgubilo u Glavicama? A to imamo i polje, smradova, poznati glavički kupus koji je odgojio i brojne te ljude u tom području ili njihove očeve na tom području. Pa ne može se više to proizvoditi i to je smiješno ljudima, ali neće, ja im garantiram, kao što otpad nisu napravili ali narod se digao. Ja vas molim, potpišite tu peticiju, taj narod je ostavljen sam, to je mali obični čovjek koji želi živjeti od svoga rada, poljoprivrede i da njihova dica ostanu na tom području kao što ja ću ostati u Sinju u svom selu Suhaču ili Glavicama ovi ili u Ravnim kotarima u Biljanima ljude da se vrate, da se živi, međutim, na ovaj način ništa ne poduzimamo za ljude, zaštitu prirode.

Sad je internetska peticija, studija utjecaja na okoliš još nije bila, ali vjerujte mi da će biti kao što je bilo za odlaganje otpada izmjenom sanacijskog materijala u Karakašici u Slanim stinama. Neće proć. Neće proć. A vas molim da dobro zaštitite to područje, da pogleda ta naše prirodne krajobraze da ih očuvamo za budućnost naših ljudi, a eksploatacijska polja se mogu raditi na drugim mjestima jer zasigurno na drugim mjestima se mogućnosti, a negdje ljudi žive gdje stvaraju nove vrijednosti, gdje se bave poljoprivredom, dosta im je ovaj jedan rudokop usred sela, kao što je u mom 3, dosta im je toga, toga im je preko glave. Niti imaju ceste uređene, samo rupa do rupe. Zbog toga evo, još jednom pozivam vas, pozdravljam inicijativu Ne damo Gredu iz sela Glavica, Sinja, cetinskog kraja i šire, ljudi će stat i zaštititi će to područje, a vas molimo da stanete, ne molimo nego od vas tražimo da zaštitite to područje. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti, a time ćemo završiti i današnji rad. Nastavit ćemo sutra u srijedu, 11. prosinca u 9,30 sati i prva točka bit će Končani prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima za mladež, drugo čitanje, P.Z.E. br. 656.